Já jsem ve svém úvodním slovu avizovala, že bych ráda prohovořila, protože jak jsem již zmínila jsem se na tomto zákoně podílela.

Ve své podstatě tím se odšpuntovalo to, že Evropská unie začala přemýšlet nad tím, co by se dalo s tímto problémem dělat.

Ne my jdeme cestou zákazů.

Děkuji za pozornost. Mezitím jenom, než mu dám slovo, přečtu další omluvy.

To byly omluvenky a slovo uděluji panu poslanci Zlínskému, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Nacher. Pan poslanec Nacher se vzdává své faktické poznámky, takže, pane poslanče Zlínský, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Je pravda, že jsem si tam doplnil některé věci k tomu svému vystoupení, a velká část toho vystoupení jsou její myšlenky, takže já je tady budu prezentovat.

Návrhem zákona předně dochází k zákazu uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Situace začíná být vážná.

Jednou z nich je snížit jejich výrobu a spotřebu, což je cílem této novely.

Probíhá mnoho studií, které to studují, a bohužel se dochází k závěru, že velice nepříznivým způsobem ovlivňují naše zdraví. Pravděpodobně je to prostřednictvím snižování funkce imunitního systému.

Samozřejmě, nechci vás strašit, ale přece jenom opatrnosti nikdy není na škodu. Naše západní civilizace by měla směřovat svou pozornost k vývoji plastických hmot, které budou schopny samovolné neškodné degradace v přírodním prostředí. Bez toho bude i nadále pokračovat nepříznivá současná situace, i když možná pomaleji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já se k tomu později ve své řeči dostanu, abychom si uvědomili, čeho a jakých konkrétních plastových výrobků se tento zákaz dotkne, na jaké výrobky dopadne a co to bude znamenat pro naši společnost a pro trh. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti pro, jak už jsem řekl, celou řadu plastových výrobků, a především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny.